Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru /sněmovní tisk 680/ druhé čtení Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane místopředsedo, ujměte se slova. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

I tento návrh zákona byl projednán rozpočtovým a ústavněprávním výborem, které k němu přijaly svoje usnesení. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 680/1 až 4. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jaroslav Klaška, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Děkuji za slovo. Takže ještě jednou. Dovolte mi přednést usnesení, které přijal. Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Lenky Juroškové, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Klašky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, sněmovní tisk 680, schválila ve znění pozměňujících návrhů, které jsou uvedeny ve sněmovní tisku 680/3. A za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost.